Když už zde hovořil kolega Nykl zasvěceně, a já mu za to děkuji, o kouření z třetí ruky, dámy a pánové, jako lékař vás musím upozornit uvědomujete si, co to je ale kouření třeba v osobním voze? Kde stačí jeden jediný kuřák, aby celá posádka vstřebala. To je to drogy daleko více nežli v restauracích šesté cenové skupiny. Tož tedy pojďme dál a zakažme tabák úplně nebo omezujme lidi v jakémkoliv dalším prostředí. Omlouvám se, já toto ale podporovat nemůžu, dokud se tato droga bude prodávat.

A ještě jedno organizační připomenutí.